A my se snažíme všem těm lidem dávat naději.

Nebo jak ta vláda má fungovat?

Ona se stejně bude muset sejít, protože budeme muset říct, co se stalo špatně a jak se připravit na to, aby se to neopakovalo, protože je možné, že nějaká epidemie tohoto typu přijde.

Tak nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Já teď budu mluvit k panu ministru vnitra.

To za prvé.

Máme ještě čtyři dny k rozhodnutí o prodloužení nouzové stavu, kdežto například pomoc pro živnostníky je otázka podle mě hodin a dnů. Ale dobře.

To je relevantní argument. Vyřešeno. Bohužel. To není kritika, to je konstatování. My tomu rozumíme. Je to relevantní argument. Nedá se postupovat podle standardních výběrových řízení, lhůty atd. Já netvrdím, že máme pravdu, že to musí být takhle. Ale jsme připraveni, takže to není jen to, že říkáme nebo čekáme, co řeknete, a my pak řekneme dobře nebo špatně.

Takže není to tak, že jenom čekáme a kritizujeme. Pomoci občanům a firmám, aby jim zůstaly peníze a aby tu těžkou situaci zvládli. To je všechno.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem to tady v tom svém rozboru citoval teď na pana předsedu Stanjuru.

Nicméně já jsem chtěl poděkovat za odpovědi, které jsem tu dostal od pana ministra zdravotnictví, který přislíbil dodat Petru Třešňákovi odpověď na ty jeho dotazy. A poděkovat za odpověď panu ministru Hamáčkovi, který vyjasní a pokud jsem to pochopil správně, že tím hlavním argumentem je dát té situaci a krizovému řízení nějaký jasnější právní rámec. Nicméně ještě bych se tedy chtěl zeptat na, resp. připomenout ty zbývající dotazy. Pan ministr Hamáček tady mluvil o spolupráci s dalšími státy. Já si toho vážím a myslím si, že to je správně.

A poprosit o nějaké vyjádření pana předsedu vlády nebo ministra vnitra k té transparenci nákupu, že bude průběžně napříč všemi rezorty zveřejňováno bezodkladně, kdo, co, za kolik nakoupil, v jaké kvalitě. A pak tady mám ještě tu otázku, která se týkala toho, jestli vláda zjedná nápravu u těch právních vad ohledně odůvodňování opatření, to je asi na pana ministra Vojtěcha, a ohledně zákazu zastupitelstev na pana ministra Hamáčka a ohledně režimu náhrady na paní ministryni Schillerovou. Takže dovoluji si poprosit o odpovědi na tyto dotazy. Nicméně současně si myslím, že ta naše parlamentní debata slouží i k tomu, aby opozice kladla otázky, dostala na ně odpovědi, protože veřejnost samozřejmě se o ty odpovědi také zajímá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

My skutečně vás nekritizujeme. My chceme znát odpovědi.

Já připomenu jenom několik z nich. Byl tam jasný příslib, tedy že budeme v této době na zhruba deseti tisících testování denně, jsme méně než polovině. Kdy tedy můžeme očekávat, že tento slib bude i naplněn?